Paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví Věra Adámková je už připravena a já otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na pana ministra v jeho předchozím vystoupení. Je jasné, že pokud připraví vyhlášku a bude platná v průběhu června, účinná od 1. července, tak tím naplní to usnesení, protože tím fakticky vláda finanční prostředky zajistí. To není nic, co by bylo v rozporu. Budeli to od 1. července, je jasné, že ta vyhláška musí existovat, musí být na světě v termínu před 30. červnem, a pokládal bych i proto to usnesení za zcela legitimní a správné. Pro nás je důležitá zpráva myslím, že i pro veřejnost že je to jasný závazek a výhled konce toho června, kdy bude jasno. Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Poprosím paní zpravodajku, paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, procedura nebude složitá. Legislativně technické změny nebyly požadovány, čili nebudeme načítat. Dostáváme se k pozměňovacím návrhům, které byly předneseny na plénu Poslanecké sněmovny ve druhém čtení. Návrhy byly dva, které dostaly číslo.

Po dohodě s legislativním odborem ten oddíl A pana poslance Kaňkovského a pozměňovací návrh pana poslance Svobody jsou totožné a můžeme o nich hlasovat dohromady.

Potom se jedná o schválení zákona jako celku. Ano, děkuji. Je nějaký protinávrh k proceduře, jak nás s ní seznámila paní zpravodajka? Než budeme hlasovat o proceduře, je zde žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás a prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Připomínám, že hlasujeme o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili. Prosím pěkně, ve společném hlasování bychom vyjádřili souhlas či nesouhlas s pozměňovacím návrhem oddělení A pana poslance Kaňkovského, kde se jedná o přepočtené úvazky u lékáren do 50 úvazků. Totožný je návrh pana poslance Svobody a budeme je hlasovat v jednom bloku. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Další hlasování je opět o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského, oddíl C. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 186, přihlášeno 157 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji velmi. Děkuji všem. Před hlasováním prosím pěkně musím ještě říci, jak už jsem zde říkala, že výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout návrh tohoto zákona jako celku.